Což asi odpovídá. Já bych si moc přál, a chtěl bych to slyšet od pana ministra, pokud mě poslouchá, jak si slibuje, že tedy bude efektivní v případě, že přijmeme tento zákon, jestli se nám podaří urychlit pozemkové úpravy. Protože půjdemeli tempem, kterým jdeme, tak se jich nedočkáme ani za dalších dvacet let a to je podle mě velká chyba. My bychom měli maximálně využít schopnost profesních a profesionálních kapacit, které v České republice máme, abychom pozemkové úpravy spustili na větší části území a abychom byli schopni zvládat větší objem jednotlivých pozemkových úprav, než tomu bylo doposud. Děkuji za pozornost. Děkuji. Další je v rozpravě přihlášena paní poslankyně Jarošová. Připraví se paní poslankyně Golasowská. Děkuji za slovo. Dobré odpoledne, vážené dámy a pánové.

Jejím cílem je napomoci efektivně řešit extrémní situace v krajině, jako je sucho, lokální povodně, eroze půdy a jiné. Současná právní úprava byla shledána jako nevyhovující pro řešení dopadů klimatických změn. Co mi zde však chybí, je zdůraznění důležitosti a významu zahrádkářské činnosti, která se významně podílí na zachování a ochraně zemědělského půdního fondu, a to i zúrodňováním méně kvalitních půd, a má mnoho dalších pozitivních efektů. Přitom dosud nedošlo k zakotvení této činnosti v české legislativě.

A takovým zákonem je také zákon o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Pokud zahrádkářský zákon schválen nebude, je připomínka jeho důležitosti brát ohled na zahrádkářskou činnost ještě důležitější. Zahrádkářskou činností je, stejně jako v návrhu zahrádkářského zákona, i v tomto pozměňovacím návrhu míněna veřejně prospěšná činnost. Nesmíme zapomínat na ekologický přínos zahrádkaření a důležitá je i jeho funkce udržitelnosti vody v krajině. Pozitivní je také role zahrádek při regulaci teploty.